Tato novela má pomoci změnit přístup ke zvířatům, protože vyspělá a civilizovaná společnost se pozná podle toho, jak s nimi zachází. Proto bychom měli přístup ke zvířatům a k pachatelům týrání změnit. Každé týrání musí být náležitě potrestáno a pachatel musí projít takovým trestním řízením včetně hlavního líčení, které pro něj bude mít výchovný charakter. Dnešní systém sankcí je tak neefektivní, že majitele množíren a chovatele to neodradí. Dostávají naprosto směšné částky. Ochrana zvířat je nedostačující a jsou nízké tresty za týrání. Na množírny bohužel současné zákony nepamatují a zejména u nich je žádoucí, aby tresty byly odstrašující. Jsem přesvědčena, že i zvíře by mělo mít právo na spravedlivý proces, a proto je třeba upravit zákony tak, aby se co nejvíce eliminovala krutost, která se na nich páchá. Jeho obětí se stávají také kočky. Kočičí množírny se vzhledem k povaze těchto zvířat podaří odhalit velmi zřídka, protože kočičí utrpení je bolestné a tiché. Bohužel soudy často ukládají podmíněné tresty, nebo obecně prospěšné práce i za opravdu brutální případy týrání. Vím pouze o jednom průlomovém rozsudku v Děčíně, kde tamní soudkyně poslala obžalovaného za týrání psa Ronyho do vězení natvrdo. Je to neobvyklý a průlomový verdikt. Tímto moc děkuji paní soudkyni. Uvedu pár příkladů.

Lidé tenkrát pro tyrana žádali maximální možný trest za týrání zvířat, tedy dva roky natvrdo. A trest překvapil i odborníky. Další případy: Například majitel nechal stát krávy až po pás ve vlastních výkalech bez jídla a vody.

Pejska, kterého zdědil po dědečkovi, se tam pokusil zastřelit muž. Nechtěl se o něj starat, tak se rozhodl, že ho raději zabije. Nebo si představte štěňata, která se posílají za účelem prodeje letecky do ciziny, kde se za ně platí za kilo živé váhy. To jsou všechno případy, kdy i občané volali po tvrdých sankcích, volali bohužel marně. A závažných případů týrání přibývá. Státní veterinární správa České republiky v této souvislosti podala osm trestních oznámení, což bylo dvakrát víc než rok předtím. Víc také přibylo stížností od veřejnosti. Ale i dneska, v roce 2019, jsou tresty za nelidské týrání zvířat kolikrát nižší než za drobné krádeže. Maximálně dva roky, podmínka, pokuta. To nejde nechat bez odezvy. A z těchto a z mnoha dalších důvodů je třeba přitvrdit a řádně trestat.

Zvířata jsou stejně bezbranná jako děti nebo staří lidé. A v žádném případě není možné, aby mučení, týrání nebo nehumánní podmínky byly trestány jako přestupek. Lidé, kteří jsou schopni se dopustit takovýchto činů na zvířatech, se jich příště dopustí na lidech.

Tato novela má pomoci změnit přístup ke zvířatům, protože vyspělá a civilizovaná společnost se pozná právě podle toho, jak s nimi zachází.

Protože nám toto téma není lhostejné.

Je to především odpovědnost a velké finanční náklady, které zůstanou na bedrech rodičů. Proto bych si dovolila apelovat na veřejnost, aby místo nákupu štěňat a koťat bez průkazu původu od leckdy pochybných chovatelů zkusili navštívit útulky a spolky pro zvířata, třeba vám tam nějaké padne do oka a uděláte radost nejenom svým dětem. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Dominik Feri a připraví se pan poslanec Pavel Bělobrádek. Pane poslanče, máte slovo, vaše dvě minuty, prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem reagoval fakticky na zpravodajskou zprávu paní kolegyně Válkové, a to z prostého důvodu, protože tu zmínila otázku přeplněných věznic. O ty opravdu nejkřiklavější případy.

A myslím, že se můžeme zabývat i otázkou sazeb.

Ano, děkuji také za dodržení času. Pane poslanče, máte slovo, prosím. Zatím není nikdo další přihlášen. Tak prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan kolega je v Senátu a já jsem tady ve Sněmovně. Takže není to jen tím vzděláním, které mám z vysoké školy, ale i tím, že jsem se živil několik let jako úřední veterinární lékař a jednou z mých agend byla ochrana zvířat proti týrání. Takže abych to ještě navíc proti svému vzdělání mohl dělat, tak jsem držitelem certifikátu od Ústřední komise na ochranu zvířat, abych to mohl dělat, takže jsem to v praxi dělal.